Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Jakmile se sněmovna uklidní, pane místopředsedo, tak vám udělím slovo. Ale opravdu žádám sněmovnu o klid! Páni kolegové a paní kolegyně, prosím, pokud máte jinou debatu, než je rozpočtové určení daní, tak ji přeneste do předsálí. Riskujete totiž tím, že ve vašich volebních obvodech nebudete mít absolutně posluchačů, pokud nebudete rozumět rozpočtovému určení, to všichni dobře víte. Děkuji. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Kraje návrhem získají v rámci rozpočtového určení daní prostředky, o jejichž použití budou moci rozhodovat samostatně.

Finanční efekty v dalších letech budou záviset na výši inkasa daně z přidané hodnoty.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Volného, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Děkuji, pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně, já to nebudu protahovat. Jde o velice jednoduchou novelu.

Děkuji. Děkuji panu poslanci, zpravodaji a otvírám obecnou rozpravu, do které mám jako první přihlášenu paní poslankyni Věru Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pane ministře, máte pravdu, mohly by to být i peníze na památky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr zde řekl, že jsou to peníze pro kraje, a já si myslím, že by bylo správné, kdyby mohl říci, že jsou to peníze pro kraje, obce a města. Leží totiž před námi návrh zákona, kterým se mají navýšit příjmy právě jen krajům.

Není to jen formulační rozdíl. O tom, zda půjde i o reálné navýšení, rozhodne úspěšnost výběru daní. Ten zatím podle informací, které se ke mně dostávají z obcí, měst a krajů, bohužel pokulhává. To je třeba otevřeně říct. Myslím, že by se pan ministr měl k tomuto problému v rámci projednávání předloženého návrhu vyjádřit. Pokud chci něco rozdělovat, musím to něco nejdřív mít. Chci ale jasně říci, že nepatřím k těm, kteří by tento návrh zcela zavrhovali. Třeba proto, že přichází krátce před krajskými volbami, ač může leckomu připomínat klasický předvolební dáreček nebo alespoň téma, o kterém je možné hovořit v rámci předvolební kampaně. I kdyby tomu tak bylo, musím říct, že politický motiv je v mých očích slabším argumentem než objektivní potřeba regionů na posílení financování.

Není mi ale jasné, proč spolu s kraji nedochází k navýšení také v případě obcí.

Osud tohoto pilíře všichni známe. V tomto případě by se mi ale jevilo jako systematické, aby se na svá původně plánovaná čísla dostaly i obce a města. Proto chci už teď předem avizovat, že předložím pozměňovací návrh, který popsaný problém bude řešit.

Stávající systém se přežil, je zcela nemotivační, nespravedlivý, a proto je třeba ho reformovat.